Také připomenu, že existuje dohoda, že nebudeme uplatňovat faktické poznámky v rámci těchto bodů.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona, který umožní pomocí kompenzačního bonusu zmírnit dopady aktuální krize související s koronavirem na osoby samostatně výdělečně činné. Hospodářská činnost řady podnikatelů byla dnes bohužel úplně nebo částečně utlumena. Navržené opatření proto směřuje zejména na osoby samostatně výdělečně činné, které takto podnikají v rámci své hlavní činnosti, to znamená, jde o jejich majoritní zdroj příjmů, ale je zaměřené také na významnou část osob, které uvedenou činnost vykonávají jako vedlejší.

Současná podoba návrhu zákona, tak jak budu teď vlastně podmínky, o nich mluvit, tak už je ve znění, nebo zohledňuji tam pozměňovací návrh komplexní, který jsem včera podpořila a prošel rozpočtovým výborem. Připravilo ho Ministerstvo financí, podala ho paní předsedkyně Vostrá a pan poslanec Volný a byl rozpočtovým výborem doporučen.

Při přípravě tohoto opatření jsme si položili několik cílů. Předně jsme chtěli, aby se jednalo o opatření rychlé a administrativně nenáročné.

Čili kompenzační bonus bude poskytnut na základě jednoduchého čestného prohlášení.